Děkuji. Nyní bychom hlasovali dva pozměňovací návrhy hospodářského výboru pod písmeny A1 a A2. Tyto řeší problematiku plurality odborových organizací u zaměstnavatele a potřebu zavést mechanismus k odblokování patové situace při kolektivním vyjednávání. Stanovisko výboru bylo nedoporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím, paní zpravodajko, pokračujte. Prosím o ztišení. Děkuji. Nyní hlasujeme pozměňovací návrh pod písmenem E pana poslance Berkiho, který je přednesen ve smyslu, že zachovává princip práce na zavolanou, tedy že se zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout, že se pracovní doba vůbec nemusí rozvrhovat. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím. Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pana poslance Brázdila pod písmenem J, který doplňuje pozměňovací návrh hospodářského výboru o to, že nejdelší možná směna bude 24 hodin za splnění podmínek stanovení přestávek v práci. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Hlasování číslo 91, přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 21, proti 92. Návrh byl zamítnut. Prosím, paní zpravodajko, pokračujte. Pokračujeme pozměňovacími návrhy hospodářského výboru pod písmeny A3 a A4, které zavádějí předvídatelné a nepředvídatelné režimy práce a s tím související rozvržení pracovní doby. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte. Pozměňovací návrhy F1 až F4 poslance Adamce tyto upravují problematiku nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu v souladu s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie. Zde je stanovisko výboru doporučující. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Jelikož jsme přijali tyto pozměňovací návrhy, pak se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh A5, který tímto přeskočím, a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu B pana poslance Havla, který zavádí výluku z práva na dovolenou pro zaměstnance konajícího práci na základě dohody o provedení práce pouze pro jednoho zaměstnavatele. Zde je stanovisko garančního výboru nedoporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu pod písmenem C pana poslance Kaňkovského, kterým se opětovně zavádí institut další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví. Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele? Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu pod písmenem D paní poslankyně Šafránkové, podle kterého by bylo možné dohodnout s těhotnou zaměstnankyní výkon práce přesčas. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti? Hlasování číslo 96, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 13, proti 82. Návrh byl zamítnut. Děkuji. Prosím, pokračujte. Další je pozměňovací návrh pod písmenem F5 poslance Adamce, kterým se napravuje nerovný přístup k odměňování státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru za výkon funkce člena v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. Pozměňovací návrh pod písmenem G poslance Hájka upravuje zákon o státní službě a umožní účast v takzvaných přesoutěžovacích výběrových řízeních všem vedoucím služebních úřadů, kteří na svých služebních místech dlouhodobě působí, s výjimkou z předpokladu vzdělání. K tomuto pozměňovacímu návrhu přijal garanční výbor doporučující stanovisko. Stanovisko navrhovatele?

Návrh byl přijat. Prosím.

Zde je nedoporučující stanovisko garančního výboru. Stanovisko navrhovatele?

Hlasování číslo 99, přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 75, proti 89. Návrh byl zamítnut.